Ptám se, zda má někdo jiný návrh na osoby ověřovatelů.

Kdo je pro navržené ověřovatele schůze? Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přihlášeno je 76 poslanců, pro 75, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 74. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Petra Dolínka a Františka Kopřivu. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, 9. října tohoto roku jsem svým rozhodnutím číslo 70 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze.

Podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Já k této otázce otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v této věci. Nikoho nevidím. Rozpravu končím a přikročíme k hlasování.